V tomto duchu se ostatně vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který v loňském roce odmítl vyhovět požadavku na změnu rodného čísla vedenou snahou o změnu oficiálně vedeného údaje o pohlaví.

Prosím.

Děkuji.

Vážený pane ministře, obracím se na vás ohledně kauzy kolem zavedení elektronické dálniční známky.

Nešlo tedy o klasickou otevřenou soutěž. Následná zakázka na zajištění distribuce dálničních známek by podle zadávací dokumentace měla státní kasu během následujících pěti let připravit o dalších 477 milionů, v případě prodloužení o dalších pět let by se částka vyšplhala na 926 milionů korun.

Máte informaci, proč se do soutěže o distributora nepřihlásila Česká pošta, stávající distributor? Řekl vám bývalý ministr Kremlík o tom, že mu byl nabídnut úplatek? A je to skutečně tak, že přechod na elektronické dálniční známky v tomto roce je závislý na bezpečnosti a kvalitě systému, který dobrovolně vytvořili IT vývojáři v rámci hackathonu? Vedle eshopu musí ministerstvo zvládnout ještě další výběrová řízení na související činnosti. Jste si jistý, že řešení problémů máte ve svých rukou?

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nováka zazněly některé velice zajímavé výroky o tom, že disponujete nějakými informacemi od zpravodajských služeb, ale i dalšími podezřeními. Prosím tedy o jejich specifikaci, jinak to jsou jen zbytečná slova do větru. Dále bych od vás velice rád slyšel stanovisko k správní žalobě pana Nováka, kterou chce podat z důvodu údajně zpackané, a tedy neplatné výpovědi.

Děkuji vám za odpověď. Děkuji.

Nyní prosím pana poslance Bendla, který bude interpelovat nepřítomného ministra Tomana ve věci pronájmu obor Lesů České republiky. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dozvěděl jsem se, že Lesy České republiky mají zájem na tom, aby pronajaly vzácné obory, historické obory, které spravují, a proto se vás chci zeptat, zdali se tato informace zakládá na pravdě, zdali Lesy České republiky opravdu chystají pronájem obor, zda s tímto pronájmem souhlasíte, jaká případně má být forma výběrového řízení a jaké jsou podmínky nájmu. Dále, je součástí nájmu také zpracovaný odhad pronajatého majetku, včetně odhadu vzácného genofondu zvířat? Mám teď na mysli zejména bílého jelena, kozu bezoárovou a další vzácný genofond, který v podobě těchto zvířat v České republice máme. Děkuji.